To by bylo skutečně správné, tak by to mělo fungovat. Vy jste tu odvahu neměl, zákon jste předal svému stranickému kolegovi. A že jste to udělal, to už skutečně potvrdil váš náměstek pan Manhart, který v minulém čísle časopisu Odpady uveřejnil široký rozhovor, tuším na jednu A4, kde se skutečně chlubí tímto zákonem, jak to dobře ministerstvo připravilo, jak to je nezbytné a že samozřejmě že věří, že to má širokou podporu v Poslanecké sněmovně a že tento zákon projde.

Děkuji za dodržení časového limitu a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Nytrovou, řádně přihlášenou do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

My poslanci nejsme při vší úctě odborníky třeba na odpadové hospodářství.

K přípravě uvedené novely zákona o odpadech bychom měli přistupovat systémově, průhledně, po široké odborné diskusi, standardním legislativním procesem, a ne zkratkovitě v jakémsi zrychleném procesu. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Až v podrobné rozpravě. Dříve než přistoupíme k podrobné rozpravě, padlo zde několik návrhů na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednávání. Dříve než dám hlasovat k tomu vyzvu kolegy z předsálí a všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartičkami.

Děkuji. Zahajuji hlasování o tom, že návrh zákona bude vrácen k novému projednávání výboru pro životní prostředí. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 94, do kterého je přihlášeno 141 poslanců, pro 41, proti 81. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Postupujeme tedy v projednávání a já zahajuji podrobnou rozpravu, do kterého mám přihlášeného pana poslance Böhnische. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Pan zpravodaj? Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.